Pěkný podvečer.

Omlouvám se, že jsem to takto nazval.

Děkuji.

Dámy a pánové, dobrý podvečer. Já bych se asi jenom krátce vrátil k tomu, co už tady říkal před nějakou dobou můj kolega, předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. My tady teď projednáváme podle mého názoru velmi závažnou záležitost, která se týká regulace, a v tuto chvíli navržené zásadní změny regulace v oblasti autorského práva a duševního vlastnictví. Protože je tady nějaký stabilní systém autorského práva, z toho vyplývá nějaký způsob zacházení s autorským právem, s duševním vlastnictvím. A podle mého názoru zcela legitimně se ti jednotliví kolektivní správci autorských práv nebo autorských děl obracejí za této situace, kdy ze Senátu přijde návrh, který může pro ně přinášet velká omezení. A bezpochyby by bylo určitě důležité, kdybychom o tom vedli nějakou důležitou diskusi. Ta druhá rovina je ta, že např. tady pan předseda poslaneckého klubu Pirátů Michálek vznesl poměrně vážná tvrzení, která já teď neumím jako člověk, který tuto problematiku detailně právně nezná, nějak komentovat, rozporovat.

Já chápu, že paní ministryně

A považuji opravdu za velký a závažný problém, že v tento tak důležitý okamžik tady pan ministr kultury není. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Bláhy bude následovat. Prosím, máte slovo. Já už opravdu naposled. Je to v tom, co by právě mělo být úkolem nás poslanců sjednotit výklad práva. Sjednotit to, co po naší republice chodí. Představte si, že hygiena chce něco jiného v Liberci, něco jiného v Hradci, něco jiného v Budějovicích. Je to tak. Výklad zákona o potravinách je prostě jiný. Je to podle toho, jaký tam je zrovna zástupce.

Ale jelikož tam pouštím svoje věci, svoje reklamy, tak po mně nemůže chtít nikdo ani korunu.

Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo.

Připojuji se k předřečnici, paní poslankyni Gajdůškové, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že je třeba ten problém řešit systémově.

Na druhé straně to řešení, které se navrhuje, také nepovažuji za optimální.

Takže petice, která byla doručena, je podepsaná, nicméně zhruba 2 tisíce elektronických podpisů není zkontrolovaných, čili nevíme ve skutečnosti, kolik jich je, nepochybuji o tom, že reprezentuje mínění řady umělců zní takto: Žádáme Poslaneckou sněmovnu, aby nepřijala sněmovní návrh na novelizaci § 231 autorského zákona, protože je v rozporu se základními právy vlastníků autorských práv, s právem EU, s judikaturou Soudního dvora EU a ohrožuje ochranu duševního vlastnictví.

Senátní návrh nebyl prodiskutován se žádnými oprávněnými majiteli práv ani s právníky na autorské právo a zástupci autorů a výkonných umělců a nebyl brán zřetel na mezinárodní úmluvy v oblasti autorského práva. Proto apelujeme na Poslaneckou sněmovnu a vládu, aby tento zlom v našem právním řádu nedopustila a tento návrh Sněmovna nepřijala. Já jsem se omezila jenom na část té petice, to podstatné.

Děkuji. A faktickou poznámkou bude reagovat pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já se musím omluvit, ale mně přijde opravdu neadekvátní, jakým způsobem tady vláda hájí svoje vládní předlohy. I vystoupení paní předsedkyně petičního výboru jaksi neuvedlo reálné argumenty, pouze paní předsedkyně přednesla petici několika členů OSA. Dozvěděli jsme se, že zákonem nemůže být upraveno autorské právo, což je samozřejmě nesmysl, protože zákon běžně specifikuje rozsah tohoto autorského práva a jeho podmínky výkonu.